Ano, ten stav je přesně takový. Dnes Sněmovna podle jednacího řádu můžeme si prohlasovat jednání o třetím čtení po 14 hodině. Platí, že pakliže to budou vetovat dva kluby, tak to nepůjde.

Můžeme dneska jednat do půlnoci, není to problém.

Děkuji.

To, co se stalo v tomto volebním období, nemá v praxi Poslanecké sněmovny žádný precedens. Komunistická strana Čech a Moravy ani sociální demokracie, abych byl přesný, ani v době Nečasovy vlády, kdy se projednávaly církevní restituce, nic takového nepoužila. Vy to používáte procedurální návrh na řešení svých politických priorit, aniž byste byli ochotni přiznat, že se bojíte odpovědnosti za to, jak dopadne hlasování.

Tak to nepřipusťte, ale uznejte svoji odpovědnost za to, že zákon, který chcete, nebude přijat. Je to vaše odpovědnost, vaše odpovědnost politická, nikoli procedurální, je to věcné rozhodnutí, které jste tady udělali. Je to opravdu ubohé.

Oni mají možnost pracovat, ale oni nechtějí pracovat.

Ze všech daňových poplatníků jdou tyto peníze na lidi, kteří nechtějí pracovat. Už to konečně přiznejte!

To je pravda!

Děkuji za slovo. Já bych chtěl nejprve reagovat na kolegu Okamuru.

To za prvé. Za druhé, k paní kolegyni Hyťhové, prostřednictvím pana předsedajícího.